Děkuji. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je paní poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová. Připraví se pan poslanec David Šimek. Paní poslankyně, máte slovo. Budu velmi stručná. Chci požádat oba pány, velice vás prosím, vyříkejte si to venku v předsálí a nezdržujte nás tady svými osobními útoky. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl vás, paní místopředsedkyně, vyzvat, abyste se skutečně věnovala řízení schůze. Přišli jsme sem dnes diskutovat o státním rozpočtu. Pan ministr Stanjura vás před chvílí vyzval, abyste skutečně hlídala faktické připomínky, a zde jsme opět viděli, že pan Tomio Okamura nedodržel faktickou připomínku, nevěnoval se vůbec tématu státního rozpočtu. Je vaší povinností ho v této věci umravnit a upozornit, aby to víckrát neopakoval.

Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Tomio Okamura.

Osobní invektivy vůči mně rozjela paní ministryně obrany Jana Černochová, od té doby to sklouzlo. Měl jsem úvodní projev na téma rozpočtu, což je nezpochybnitelné. S těmi invektivami, faktickou první poznámkou, přišla paní ministryně Jana Černochová. To znamená, souhlasím s vámi, pojďme zpátky k rozpočtu.

Ale já jsem reagoval na paní poslankyni Černochovou, ta zase reagovala na mě, jasně, ale tam podle mě začala ta osobní rovina.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Možná to zacyklení bylo způsobeno i tím, že je potřeba, aby předsedající schůzi skutečně ať je to diskuse poslance nalevo či napravo, je to úplně jedno skutečně, pojďme se věnovat tématu, a pokud to téma je mimo, tak, paní předsedající, prosím, poučte nás, řekněte, ať do toho nevstupujeme, ať se věnujeme tématu. Pane poslanče, chápu, že v tuto chvíli tady sedím jako místopředsedkyně za hnutí ANO. Určitě jste si všiml, že jsem několikrát zdůrazňovala, co projednáváme, jaký sněmovní tisk, čeho se dotýká, a snažila jsem se k tomu poslance vyzývat.

Znovu opakuji, že všichni, kdo tady v tuto chvíli vystupují, říkají: Pojďme se vrátit k rozpočtu, a mám tu další čtyři faktické poznámky, respektive tři. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Při jeho úvodní řeči, která tady byla, a nebyla faktickou poznámkou, mě pan Okamura napadl. Já jsem reagovala ve své faktické poznámce na pana Okamuru.

Nic hotovo není.

Pokud si to pan Tomio Okamura nepamatuje, ať si přehraje ten záznam.

Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já budu reagovat na pana poslance Šimka.

Nebo chcete rozdmýchat další hádku mezi námi a vámi, aby se to prodloužilo? Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Aleš Juchelka. Vážené kolegyně, vážení kolegové, každý, kdo tady vystupuje za tím mikrofonem, je zodpovědný sám za sebe.

Tak už to prosím nedělejme. Já mám také spoustu různých otázek v rámci rozpočtu, jsem přihlášen jako první a už tady čekám třeba hodinu a půl. Děkuji moc.

Pane poslanče, máte slovo.

Vysoké ceny, které trápí naše občany a občané čekají každý den, každou hodinu, na naše řešení. Myslím, že je tak těžká situace, že tady musíme opravdu postavit mosty mezi vládními stranami a opozicí. Často to tady cítím.